Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pěkný večer. Já to nebudu natahovat. Mě to samozřejmě hrozně mrzí. My jsme zkoušeli tu legislativní nouzi.

To znamená, já vás poprosím o podporu.

Děkuji.

Děkuji.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já poprosím o klid v jednacím sále. A pan poslanec má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu velice rychlý. K chráněnému účtu. Opravdu si stojím za tím, že ta varianta, kterou jsme nakonec schválili, je lepší z těch dvou, které byly na stole. To, že to způsobí nějaké problémy, se očekávalo.

Končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem. Nebyla podána námitka, takže rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.